Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Připomenu, že jsme již v druhém kole tajné volby. První kolo proběhlo 23. ledna, kdy opět nikdo nebyl zvolen, a do druhého kola postoupili oba nominovaní poslanci. Kolegyně a kolegové, já se omlouvám, ale opakovaně vás vyzývám k tomu, abyste se ztišili, protože skutečně není slyšet, co se zde přednáší. A já také děkuji. Připomenu, že postoupil Jan Birke s 84 hlasy a Stanislav Pfléger s 59 hlasy, a volba tedy bude ve druhém kole druhé tajné volby. Budeme hlasovat tajným způsobem ve Státních aktech a já prosím, pane předsedající, abyste tento bod přerušil a otevřel další bod. Máte slovo.